Můj pozměňovací návrh směřuje pouze k tomu, abyste své sliby dodrželi.

Čeští občané, čeští podnikatelé a české právo si to zaslouží. Přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. A říkám, že navrhuji, aby účinnost zůstala tak, jak původně v současně účinném zákonu je, tedy do konce roku. Děkuji, paní předsedkyně. Prosím dalšího řádně přihlášeného pana poslance Kolovratníka.

A ruším omluvu pana poslance Kasala. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Já budu efektivní ve svém vystoupení, i proto, že pan ministr má teď starosti nejen zde, ale zároveň o místnost vedle, kde se věnuje projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Nebudu opakovat argumenty, které před malou chvílí uvedla moje kolegyně Alena Schillerová, tedy náš pohled na to, co to všechno zapříčinilo, a důvody, které vidíme, nebo důvody, které ukazují na stav letošního státního rozpočtu. Velmi krátce se vrátím k argumentaci, kterou jsem tady pověděl v prvním čtení. Tu argumentaci podtrhnu a opřu primárně o dopravu veřejnou a připomenu, že jsme si dávali ta čísla, když jsme si sčítali tady to rozhodnutí, tak jak my ho nazýváme změna pravidel v průběhu hry, ne tedy od 1. ledna příštího roku, ale teď od pololetí, tak pro vaši představu, kolegyně a kolegové, třeba České dráhy jako hlavní národní dopravce spotřebují nějakých 46 milionů litrů nafty ročně, jednoduchým přepočtem přepočteno na peníze je to kolem nějakých 56 milionů korun za rok. Pokud tedy to pravidlo, s kterým národní dopravce počítal, teď změníme v polovině roku, České dráhy přijdou o nějakých plus minus 36 milionů korun. To samé platí, když jsem si posčítal všechny městské dopravní podniky, ne tedy ty krajské autobusové dopravce, ale sdružení dopravních podniků, které zřizují obce. Je to náhoda, ta částka je podobná: plus minus 36 milionů korun od dopravních podniků v našich městech. Proti tomu pan ministr může argumentovat celkovou nižší cenou nafty, to je jasné, to bych nezpochybňoval.

Já to vnímám jako rozumný kompromis mezi požadavky vlády. Chci panu ministru Stanjurovi trochu ulehčit život alespoň symbolicky jednoduchým výpočtem. Jestli v těch podkladech koruna padesát jsme se bavili o nějakých 800, možná 900 milionů korun měsíčně, třetina, tak jsme na nějakých 250, možná 300 milionech korun.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Pokud nikoliv, tak tímto končím obecnou rozpravu. Tímto zahajuji podrobnou rozpravu. Jen připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se hlásí s přednostním právem pan předseda Benda. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych teď přednést procedurální návrh, který už avizoval pan ministr financí, a to jest, abychom zkrátili lhůtu mezi druhým a třetím čtením na 7 dnů. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den. Účelem pozměňovacího návrhu je trvalé snížení spotřební daně z nafty na 8,50 za litr. Poprosím pana poslance Kolovratníka.

Děkuji. A ještě paní poslankyně Schillerová, paní předsedkyně. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji. Nikoho dalšího nevidím, kdo by se hlásil do podrobné rozpravy. Tímto končím podrobnou rozpravu. Nemáte. A paní zpravodajka rovněž ne. Na základě návrhu pana předsedy Bendy budeme hlasovat návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dní. Zahajuji hlasování.

Přihlašuji vás tímto. Prosím o přihlášení. Ještě jednou tedy budeme hlasovat nyní o zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dní. Zahajuji tedy tímto hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Já tímto končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji za spolupráci.